Závěrem. K podání tohohle pozměňujícího návrhu mě vede jeden základní fakt.

Děkujeme.

Děkuji moc.

Ano, vracíme se do obecné rozpravy.

Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám v krátkosti představila tři pozměňovací návrhy, které za SPD předkládám zejména z toho důvodu, že vládou navrhované zvýšení příspěvku na mobilitu o pouhých 350 korun na 900 korun měsíčně považujeme v kontextu současné ekonomickosociální situace za naprosto nedostatečné a chceme, aby bylo výrazně vyšší. Za hnutí SPD proto navrhuji tři varianty, jak příspěvek na mobilitu zvýšit.

Vládní koalice již dlouhou dobu odmítá zde ve Sněmovně projednat samostatný návrh SPD na zvýšení této sociální dávky, a navíc v posledních měsících velmi citelně roste inflace, která je mimo jiné tažená i rapidním růstem cen pohonných hmot a zvyšujícími se cenami jízdného, tedy cen za zboží a služby, na jejichž úhradu je příspěvek na mobilitu primárně určen, a samozřejmě významně rostou i další základní životní náklady. Tento stav poškozuje nejvíce nízkopříjmové občany, včetně právě osob se zdravotním postižením. Ve světle tohoto vývoje je tudíž vládní návrh na zvýšení příspěvku na mobilitu absolutně nedostatečný. A proto za SPD navrhuji tři zmíněné varianty jeho výraznějšího zvýšení, což by našim zdravotně postiženým spoluobčanům alespoň částečně dorovnalo neustálé zvyšování cen a u držitelů průkazů ZTP/P by konečně po deseti letech vrátilo výši tohoto příspěvku na úroveň roku 2012, kdy tehdejší asociální vláda ODS a TOP 09 tuto sociální dávku nesmyslně výrazně snížila.

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vám představil společný pozměňovací návrh jednak koaličních poslanců, ale také zástupců opozice, už tady o něm hovořil pan kolega Aleš Juchelka, a týká se to specifické skupiny zdravotně postižených, vážně zdravotně postižených.

Jak už tady zaznělo, tito lidé mají v tuto chvíli, kdy strmě vzrostly náklady na elektrickou energii, opravdu velký problém, protože, nebudeme si nic namlouvat, jejich finanční situace obecně není kdovíjak růžová.

Ten problém tady prostě je.

Zvažovalo se několik cest. Jednou z nich byla jiná cesta, tedy dojednat možnost snížení ceny elektrické energie pro tyto specificky postižené, nicméně tato cesta se po konzultacích s Ministerstvem průmyslu a obchodu ukázala jako lichá a následně poté se začalo jednat s Ministerstvem práce a sociálních věcí. A já chci poděkovat panu ministru Jurečkovi za to, že jsme potom společně dokázali připravit pozměňovací návrh.

Ten koncept je takový, že k příspěvku na mobilitu ve výši 900 korun se pro tyto zdravotně postižené přičtou ještě navíc 2 000 korun měsíčně, tedy pro tyto zdravotně postižené bude celkově příspěvek na mobilitu 2 900 korun.

A já se potom k tomuto společnému pozměňovacímu návrhu napříč Poslaneckou sněmovnou přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Zatím jste poslední přihlášený do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není. Žádné návrhy na vrácení zákona garančnímu výboru během rozpravy nezazněly, a já tedy mohu zahájit podrobnou rozpravu a připomenout, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Do podrobné rozpravy se přihlásil opětovně pan poslanec Juchelka. Moc děkuji.

Děkuji.